I tady z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

V důsledku navrhované právní úpravy dochází ke zvýšení daňových výnosů.